Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie Druhé kolo. A já prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Děkuji. Informace jste obdrželi, v prvním kole 5. dubna nebyl nikdo zvolen. A tady jenom připomínám, že máme připraveny dvě výzvy. Jedna je na zkrácené roční období, druhá na tříleté. Z toho důvodu, že někteří kandidáti kandidují, nebo jsou nominováni, do obou těchto výzev. Nejdříve Sněmovna se musí vypořádat s tou roční. V tuto chvíli jsme v druhém kole té první volby na roční lhůtu po rezignující paní Zuzaně Kopečkové. Volební lístky jsou tedy připraveny jedny, k volbě jednoho člena na funkční období, jak jsem řekl, do tohoto 5. dubna 2020. A protože se jedná o druhé kolo tajné volby, rozprava není, prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání bodu a otevřel další. Rozprava se nevede, byla již ukončena, přerušuji jednání na tajnou volbu. Dále máme další bod a jedná se o